Děkuji panu poslanci Farskému. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak nejprve, paní poslankyně Kovářová, já si nevzpomínám, že bychom kritizovali někdy kraje a obce. Říkám pouze budu mluvit teď za sebe říkám jednu jedinou věc: Naše veřejné finance jsou zdravé. Bez ohledu na to, co zaznívá z opozičních lavic.

Jsou zdravé proto, že veřejné finance nám tvoří státní rozpočet, rozpočty municipalit, rozpočty fondů a veřejných institucí. A ty jsou v přebytku dokonce tak velkém, že ten přebytek je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. A budu to opakovat donekonečna. Prostě tak to je.

To znamená, že také více vybíráme. A díky tomu můžeme více převést do rozpočtu municipalit.

K tomu schodku, když už tedy jsme u těch financí.

Takže pro vaši informaci. Ale celkové veřejné finance jsou v přebytku.

A my si to uvědomujeme. A teď další nepravda, která tu zazněla. Já nemusím, podle jednacího řádu se můžu obracet jako členka vlády přímo. Na to byl výklad. Prosím, pane předsedající?

Takže.

Vždycky.

A to skutečně nastane.

To nesouvisí s tímto účtem. Jenom pro vaši informaci, vláda si může na ně sáhnout, na tento privatizační účet pro Státní fond dopravní infrastruktury, případně další tituly, ale chce to dělat jenom prostřednictvím státního rozpočtu. A jak se naloží se státním rozpočtem? Ten zákon bude schvalovat tato Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pozornost.

Paní ministryně, kdyby byly veřejné finance zdravé, tak byste nemusela v době růstu připravovat a předkládat Poslanecké sněmovně deficitní rozpočet. Pokud by byly veřejné finance zdravé, tak i v období ekonomického poklesu nebo drobné stagnace by byly naše veřejné finance vyrovnané. V okamžiku, kdy nebudeme mít současný růst, kdy Česká republika nebude zažívat současné období hospodářské prosperity, tak vám garantuji, že okamžitě půjdou veřejné finance do minusu. To, že jsou dneska v plusu, je dáno tím, že máme vysoký hospodářský růst a velmi nízkou nezaměstnanost. V okamžiku, kdy se ten ekonomický trend obrátí, tak znovu spadnou veřejné finance do deficitu a budeme v problémech. A to je znak nemocnosti veřejných financí.

Ale nemůže platit obojí zároveň. Buď můžete říkat, že si na to vláda mohla sahat v minulosti, jak chtěla, anebo říkat, že si na to vláda mohla sáhnout jenom ve chvíli, kdy byl důchodový účet v deficitu. A já říkám, že si na to má sahat jen ve chvílích, kdy je potřeba si na to sáhnout právě proto, že třeba není dostatek peněz na finance. Já jsem s vámi schopen i mluvit, jestli třeba na dopravní infrastrukturu to nepoužít. Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Máte slovo, paní poslankyně. Dovolte, abych reagovala na výroky paní ministryně o tom, že v mém projevu byly určité nepravdy. Tak to musím říci, že není pravda.

Ze strany pana premiéra Andreje Babiše toto padlo na sněmu Svazu měst a obcí, kde školil starosty v tom směru, jak mají investovat. Zrovna on, který byl ve vládě, která příliš neinvestovala. A jestliže vy říkáte, že dobře vybíráte daně, nebo dokonce vynikajícím způsobem vybíráte daně, že obce dostanou o 35 miliard více, to je hezké.